Jestliže ten byznys je tak skvělý, jestliže skutečně jenom díky tomu lidé jedí teplé jídlo, já tomu nevěřím.

Já tomu rozumím, ale já jsem přesvědčena o tom o všem. Byla jsem otevřená debatovat. A debatovat budu. A navíc dává svobodu. A to je to podstatné. A jenom ještě málo bych asi si dovolila říci k balíčku.

My opakovaně žádáme už roky Ministerstvo financí, aby Legislativní rada vlády změnila svůj jednací řád, a budeme žádat dál. To je prostě takový technický a teoretický spor. Samozřejmě těch zákonů je tolik proto, že klíčové jsou daňové zákony. Tak to jenom na vysvětlenou.

A to, že jsme dali osvobození do krizového balíčku a sem jsme dali tu možnost měnit pro část obce koeficient, jinak to byl požadavek celé řady starostů. To nebylo proto, že jsme se podívali z okna na Ministerstvu financí, ale protože ten požadavek tady byl. A osvobození jsme dali do krizového, protože krize právě přinesla požadavky na možnost případného osvobození.

A to už nechceme opakovat. Proto jsme nastavili, aby to bylo předvídatelné, na tři roky to zvýšení tak, jak je připraveno. Tak já vám děkuji, paní ministryně.

Nikoho nevidím přihlášeného s přednostním právem, protože, upozorňuji, že jsme ukončili obecnou rozpravu, a tudíž faktické poznámky nejsou možné.

Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Nikoho nevidím, nechám hlasovat. Ptám se, kdo je pro přikázání tohoto návrhu jako garančnímu výboru rozpočtovému výboru. Hlasování pořadové číslo 16, přihlášeno 179 poslankyň a poslanců, pro 141, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání jako garančnímu výboru rozpočtovému výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům? A poprosím o klid. Vážený pane předsedající, děkuji. Já zopakuji svůj návrh z obecné rozpravy. Nerozuměl jsem ani slovo, omlouvám se. Další návrh? Nikoho nevidím, budeme hlasovat o přikázání hospodářskému výboru jako dalšímu výboru. Ptám se, kdo je pro.

Hlasování pořadové číslo 17, přihlášeno 181 poslankyň a poslanců, pro 86, proti 7. Návrh byl zamítnut. Tímto končíme prvé čtení tohoto zákona. Děkuji paní ministryni, děkuji paní zpravodajce. Přistoupíme k projednávání dalšího bodu a tím je

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, která se ujme slova poté, co v jednacím sále bude klid. Poprosil bych všechny, kteří chtějí cokoliv projednávat se svými kolegy, ať tak činí v předsálí. Já vám děkuji. Děkuji, pane předsedající.

Pokud nebude klid, tak nebudeme projednávat... Já nechci jmenovat žádné poslance, kteří stojí vpředu před jednacím pultem. Děkuji. Děkuji, pane předsedající. To znamená, že výživné nebude ze strany povinného rodiče placeno delší dobu a ten druhý rodič se pokusí své právo na výživné řádné vymáhat. Stát tady pomáhá tam, kde selhává vymahatelnost práva. Žádost o náhradní výživné se bude podávat na úřadu práce.

Paní ministryně, já vám rozumím.

Děkuji. Pokud ale ani exekutor nezmůže své, přijde na řadu náhradní výživné. Stát tedy pomáhá tam, kde selhává vymahatelnost práva.